A nemyslím, že je nutné je opakovat. Nyní bychom se měli věnovat bodům z bloku třetích čtení.

První je pan poslanec Votava a poté pan předseda Faltýnek.

Ano? Nyní pan poslanec Faltýnek.

A současně mi prosím dovolte navrhnout vyřadit z programu této schůze bod číslo 146, jsou to třetí čtení, podpora malého a středního podnikání, a bod číslo 151, uznávání odborné kvalifikace. Čili vyřadit tyto dva body z programu této schůze.

Tomu rozumím.

To hlasováno včera nebylo. Omlouvám se, pane předsedo. Děkuju za slovo.

Dobře. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích.

Rozhodneme v hlasování číslo 167, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro předřazení tohoto bodu rozpočtového výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Ano?

Tak dobře. A budeme hlasovat jednotlivě.